Nevidím nikoho, že by se mi... Pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Pro projednání tohoto zákona v nouzovém stavu rozhodně nebyly splněny všechny podmínky.

Není možné tento zákon schválit ve zrychleném řízení bez toho, že byste zradili své voliče, kteří vás dostali do této Poslanecké sněmovny.

Takže prosím vás, nehlasujte pro to, že tento zákon se může schválit ve zkráceném řízení, protože je to nemorální, je to špatné a je to útok na vaše voliče, je to útok na lidi, kteří vás dostali do této Sněmovny.

Přeji hezké popoledne. Pauza je ukončena, takže budeme pokračovat. Rozprava je otevřena.

Pane předsedo, máte tedy svoje dvě minuty. Děkuji za slovo. Já budu reagovat jenom jednou poznámkou na vystoupení pana Volného.

Takže my když potom půjdeme za našimi babičkami a dědečky, tak je budeme ohrožovat kvůli tomu, že vy se chováte nezodpovědně.

Máme tady prázdnou galerii pro veřejnost a měli byste si sednout tamhle za ta skla, budete tam mluvit, budete tam sedět na galerii, budete tam mít spoustu prostoru, můžete si tam prskat, jak chcete, nebude tady nikoho ohrožovat, dáme vám tam knoflík a tam si můžete realizovat svůj politický program. Ale nemyslím si, že byste to měli dělat tady v přítomnosti ostatních kolegů! Děkuji za pozornost.

Prostřednictvím předsedajícího pane kolego, pokud máte problém s tím, že tady někdo šíří infekční nemoc, tak požádejte premiéra, který má být v karanténě čtrnáct dnů, protože se setkal s nemocným člověkem, který měl příznaky, a je prokázáno, že vakcinace nechrání před infekcí. A za druhé, prosím vás, vy chcete uvalit povinné testování na děti, takže buďte tak laskaví, a pokud chcete, abych já nosil roušku, uvalte povinné testování na poslance.

Přestaňte být pokrytci.

Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.